Podle § 99 odst. 5 bychom měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání.

Potom pan poslanec Vondráček. Rozumím tomu dobře, že obě přihlášky jsou až k danému bodu, až bude otevřen? Děkuji. Pan poslanec Vondráček se hlásí nyní? Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jestli to dobře počítám, tak během čtyř týdnů nebo pěti týdnů tady potřetí stojím se stejnou knížkou , se stejnými ústavními nálezy a se stejnými argumenty a chci mluvit k úplně stejné věci, a to je nadužívání nebo zneužívání institutu stavu legislativní nouze. A mě už to taky osobně nebaví, takže já vám to nechci znovu citovat, všechny ty ústavní nálezy. Ale přece jenom z toho stěžejního z roku 2010, číslo 55, mi to nedá, abych si nepřečetl jednu větu, a to je, že